Přesto přistupujeme k tomu seriózně a říkáme, že to, co tady bylo vybudováno, ty dálkové rozvody tepla, velké energetické zdroje, které jsou schopny zásobovat velká města, jsou ve výsledku silně ekologické, protože jeden velký zdroj tepla by musel být nahrazován desítkami malých zdrojů tepla, které mají emise podstatně větší.

Když si představíte panelový dům o dvaceti, třiceti partajích, kteří si udělají vlastní kotel a fungují na tom trhu hodně podobně, dokonce ukazují, že jsou schopni uspořit nějaké prostředky oproti těm, co jsou napojeni na centrální zdroje tepla.

Prostě je nutno se nad tím zamyslet a nebrat to jenom jako jeden z předpisů Evropské komise, nebrat to jenom jako jeden z dalších kroků k zelenějšímu Česku, ale také se zamyslet nad tím, že bude třeba toto řešit i z kontextu energetické koncepce státu, palivového komplexu České republiky a obecně průmyslu České republiky. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Přečtu dvě omluvy.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Pozvali jsme zástupce Ministerstva životního prostředí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a doufám, že přijmou účast i poslanci z hospodářského výboru, z podvýboru pro energetiku a výboru pro životní prostředí.

Jste všichni zváni. A potom bych ještě ráda řekla, že jako zpravodajka vnímám žádost pana ministra životního prostředí o zkrácení lhůty pro projednávání mezi prvním a druhým čtením jako nešťastnou, protože jde o velmi složitou problematiku a byla bych ráda, abychom měli hodně času na projednávání. Takže prosím, věnujme tomu tolik času, kolik si tato novela zaslouží. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych zareagovat na paní zpravodajku vaším prostřednictvím. Ono to není jenom o tom konci, o těch, jak vy jste tady říkala vaším prostřednictvím, že se jedná o stovky miliard, které půjdou někam prostřednictvím kompenzačního fondu, nebo modernizačního fondu, ale ono to má samozřejmě důsledky daleko větší, a to jsou ty důsledky, o kterých tady hovořil kolega Luzar. A to jsou důsledky celkově do hospodářství, protože ty peníze se netvoří ze vzduchu.

Můžeme se bavit, jaké to má skutečné faktické důsledky do ekologizace jednotlivých zařízení, jaké to má faktické důsledky do zlepšení životního prostředí, ale můžeme se také bavit o tom, jaké to má faktické důsledky do životní úrovně obyvatelstva.

Děkuji za pozornost. Další faktická poznámka pan poslanec Hájek. Vážený pane předsedající, není to faktická poznámka.

Faktická poznámka pan poslanec Bartošek. Děkuji. Jenom krátká poznámka. Jsem přesvědčen, že to bude mít sociálněekonomické dopady. A mně osobně také připadá důležité, aby se tímto zákonem zabýval i hospodářský výbor.

Samozřejmě že ekologie je důležitá. Ale nemůžeme přitom diskriminovat náš český průmysl v rámci mezinárodního konkurenčního prostředí. Jestliže tomu tak není, končím rozpravu. Je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra? Děkuji za slovo.

Děkuji. Samozřejmě v té správné fázi projednávání se znovu dotáži na ty výbory.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuju. Děkuji.